Zatímco pamlsková vyhláška je v mnoha ohledech extrémní a její dopady velmi sporné, tento návrh extrémní není. Jak asi víte, má podporu Asociace ředitelů středních škol, kteří se na nás jako na poslance obrátili. Věřím proto, že zvážíte podporu zdravému rozumu. Za sebe jaké lékařku bych chtěla ještě přidat malou noticku. Neustálé zdůrazňování škodlivosti tuků a cukrů může mít paradoxně jiný účinek než zdravější stravování dětí.

Počet studentek trpících vážnými problémy s příjmem potravy přitom podle dostupných informací roste a na školách se běžně řeší.

Je to druhá strana téže mince.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající.

Pokud dám nějakou svačinu, tak je to na mém rozhodnutí.

Kam až jsme se to dostali? Co tady vlastně řešíme? Nebudu komentovat.

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Takže tolik moje technická. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Já rozumím tomu, že se ozývají hlasy ohledně limitů, které nastavila zmíněná vyhláška, a můžeme se asi o těchto limitech bavit, jestli jsou ideální, nebo ne. Asi něco jiného je to také na základní škole, něco jiného na střední škole.

Byly velké dohady.

Já bych si dovolil jenom pro připomenutí pro ty, kteří to nečetli, pamlsková vyhláška je z větší části z dikce Ministerstva zdravotnictví. Pravdou taky je, že je napsaná velmi složitě a vykládá se velmi mylně, takže to, co tady padá, není pravda.

Samozřejmě druhé půlce se to nelíbí. To, co tady padá, jsou nepravdy. Je to nepochopení. Druhá věc. A teď je mi úplně jedno, jestli to bude soukromý subjekt, nebude soukromý subjekt.

Nemůže.

Já si myslím, že škola není žádná obchodní korporace, není to podnik, na dětech by se vydělávat nemělo. A jako člověk, který dělal zdravou školu, si myslím, že o tom něco málo vím. To je jeho svobodné rozhodnutí a je to na rodičích. Ale je spousta dětí, jimž rodiče skutečně svačinu připravit nemohou, pak třeba ano, hledejme cestu ve využití školních stravovacích zařízení.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, za několik minut budeme schvalovat normu, která zásadně ovlivní podobu regionálního školství v České republice. Za prvé promění kompetence krajů z hlediska školské politiky a za další vytvoří novou formu a nové podoby financování regionálního školství. Pozměňovací návrhy, které tady byly diskutovány, v řadě případů posouvají školský zákon. Chtěla bych upozornit na ty předlohy, které tady ještě nebyly diskutovány, a jsem velmi ráda, že se zlepšují podmínky pro financování a pro existenci českých škol bez hranic.